Je potřeba si uvědomit, že zaměstnavatelé, kteří provozují chráněné dílny, mají těch problémů se zaměstnáváním celou řadu.

Ale všechno nasvědčuje tomu, že ekonomická krize přijde. A jestliže jsme je teď tři čtvrtě roku nechali na holičkách a hrozí tady, že jim tu krizi prohloubíme v příštím roce znovu, tak se obávám, že pro některé z nich by to mohlo znamenat stop. A co to bude znamenat ve svém důsledku? Zdravotně hendikepovaní, kteří se velmi obtížně zaměstnávají, přijdou o svá pracovní místa. Proto žádám a apeluji na paní ministryni, aby se k tomuto vyjádřila a abychom i společně spolupracovali na tom, abychom v rámci této novely mohli vyřešit i rok 2020.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

My jsme k tomu přistoupili, ale bohužel nedošlo ke schválení. Co se týká dotazu paní poslankyně Pekarové Adamové, jak vypadá vlastně to jednání ohledně automatu nastavení minimální mzdy, tak mohu potvrdit, že ta jednání o novele zákoníku práce mezi sociálními partnery a Ministerstvem práce a sociálních věcí byla velmi intenzivní, probíhala zhruba půl roku, od podzimu minulého roku do jara minulého roku, a nedošlo na úrovni sociálních partnerů ke shodě.

To znamená, protože nedošlo ke shodě, která nebyla v tuto chvíli vyřešitelná, v podstatě jsme měli čtyři rozdílná stanoviska, tak v tuto chvíli k tomu automatu nebudeme přistupovat.

Děkuji vám, paní ministryně. S faktickou poznámkou pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo. Já bych si dovolil jenom krátkou poznámku k vystoupení paní ministryně. To, že ten pozměňovací návrh nebyl schválen, je také pravda. Ale přece vláda má možnosti, jak tu novelu předložit ve zrychleném čtení, a k tomu nedošlo. Jsme tady v září a já jsem nezaznamenal, že by během té doby, pokud nebyla novela zákona o pobytu cizinců s tímto pozměňovacím návrhem schválena, že by vláda mezitím připravila novelu ve zrychleném čtení. K tomu došlo poslaneckou iniciativou, pod kterou jsme podepsáni napříč kluby, a ta se dostala na program jednání Sněmovny až v září. To znamená, bohužel, nemohu se ubránit tomu, že skutečně vláda v tomto neměla prioritu, přes apel zaměstnavatelů na chráněném trhu práce. A potom ještě dovětek. Paní ministryně nám vysvětlila, a to všichni víme, jakým způsobem probíhá jednání ohledně valorizace minimální mzdy, ale nevyjádřila se k tomu, jestli je připravena rychle zasáhnout i do toho valorizačního mechanismu týkajícího se příspěvku na chráněná pracovní místa. Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se i já jako spolupředkladatelka spolu s některými kolegy z hnutí ANO vyjádřila k tomuto návrhu velice krátce a poprosila vás o jeho podporu. Chtěla bych zdůraznit, že skutečně na chráněném trhu práce jsou zaměstnavatelé, kteří přestávají mít motivaci zaměstnávat zdravotně postižené, pokud to skutečně nejsou srdcaři, protože často se ta práce zdravotně postižených blíží pracovní terapii. Já se nechci opakovat, ale tak jak tady již bylo řečeno, tím, že vzrostla minimální mzda a příspěvek na zaměstnávání osob zůstává stále ve stejné výši, tak u některých opravdu hrozí, že budou zdravotně postižené propouštět a že si ponechají jenom takový počet, aby naplnili povinný podíl, to znamená jeden zdravotně postižený na 25 dalších zaměstnanců.

Já vás tedy prosím, abyste podpořili tento návrh, propustili ho do druhého čtení a podpořili i zkrácení 30denní lhůty. Děkuji vám. Já vám děkuji.

Prosím, máte slovo.